Děkuji, pane předsedající.

Já nevidím důvod pro přestávku.

Netýká se to těch, kteří říkají stanovisko poslaneckého klubu. A v tom případě já to beru jako návrh na to, aby postup předsedajícího byl potvrzen Poslaneckou sněmovnou. Chápu vaši obstrukci, ale jako předsedající snad mám právo, abych se Poslanecké sněmovny zeptal, jestli ten postup akceptuje, nebo neakceptuje. Děkuji za slovo.

Pak by si každý předsedající mohl svým způsobem legitimizovat svoje jednání. Ten nesouhlas, s tím musí prostě přijít nějaký poslanec, a žádný poslanec s ním nepřišel. Kolega Jakob přišel jenom s tím, že mu není jasný váš výklad jednacího řádu, jestli ty faktické poznámky se nějakým způsobem započítávají do toho 20minutového limitu, a požádal vás o to, abyste přišel a abyste požádal legislativní odbor o výklad tohoto vašeho přístupu, a požádal vás, jestli by bylo možné počkat nebo udělat přestávku do doby, kdy přijde výklad z legislativního odboru.

Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale vy nám teď dokazujete, jak si ohýbáte a upravujete jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu. Pokud vy chcete sdělovat této Sněmovně nějaké svoje názory, ohradit se proti tomu, že někdo vás osobně kritizuje za nějaké řízení schůze, tak tak máte činit tady u tohoto řečniště, ne tam. A máte si povolat někoho, kdo vás na tu chvíli vystřídá. Takže vás tímto žádám, abyste dodržoval jednací řád, neohýbal si ho, jak to tady předvádíte, a skutečně abyste v případě, že si nebudete něčím jistý, tak abyste to konzultoval s legislativou. Ale nepředvádějte nám tady to, co tady 10 minut předvádíte. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.